Tak nejprve ke slovům pana premiéra.

Ten požadavek zazněl: naprostou většinu. Ale já to nenavrhnu, obstruovat nebudu. Možná by se to i některým koaličním poslancům líbilo.

Je to graf vlády, Ministerstva financí. Tak děkuji.